Bylo velmi důležité brát v potaz všechny možné situace.

Děkuji a to byla poslední přihláška v obecné rozpravě. Dobré odpoledne všem. Pokud se již nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, a já nikoho nevidím, tak ji končím. Není tomu tak. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy je třeba přednášet v rozpravě a musí být řádně odůvodněny. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji.

Ano, děkuji.

Děkuji.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Děkuji. Prosím, pane poslanče. Ano, děkuji.

Znovu opakuji, jsou to všechno věci, které souvisejí s přijetím pozměňovacích návrhů hospodářského výboru.

Prosím, máte slovo.

Děkuji. Pokud se již nikdo další nehlásí, tak já... Prosím paní poslankyni Pekarovou.

Odůvodnění je u každého z nich zcela jasné.

Děkuji. Děkuji.

Prosím, pane poslanče.

Děkuji. Znovu se zeptám, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy, aby se přihlásil ke svým návrhům. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě? Není tomu tak. Nemám zde žádné návrhy, které bychom měli v tuto chvíli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Tím jsme uzavřeli bod 11.